Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Zeptám se, zda můžeme hlasovat o těchto třech zákonech najednou, nebo zda chcete oddělené hlasování. Můžeme najednou.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Jenom informuji, že pan premiér hlasuje s kartou číslo 26.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Je tomu tak.